Dovolte mi reagovat na pana poslance Juránka, který byl mým předpředřečníkem. Já bych možná řekl, protože jsem starostou trojkové obce, která má trošku jiný model, která si vlastně u kraje objednává dopravu.

Kde máme ty peníze potom brát?

Tak z toho mého pohledu na tohle nesmíme zapomenout. A v těch městech žijí lidé, což je 20 tisíc nahoru do 50 tisíc. Děkuji za pozornost.

Ne abyste říkala, že je to celkově miliarda. Kolik to konkrétně je. A já věřím, že to naší paní starostce vysvětlím a paní starostka mě za to moje hlasování pochválí. A není to členka Občanské demokratické strany. Tak jednoduché to není. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní poslankyně? Není tomu tak.

Myslím si, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou přítomni v sále, a můžeme tedy rozhodnout o návrhu na zamítnutí v hlasování číslo šedesát šest.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Tak, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já bych si tedy dovolil navrhnout proceduru. Vzhledem k tomu, že legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny, tak bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu paní poslankyně Kovářové pod písmenem B. Pokud bude přijat, tak o pozměňovacích návrzích A bychom dál nehlasovali a pak bychom schválili návrh zákona jako celek. Dobře, pro jistotu nechám odhlasovat proceduru hlasování, i když je jednoduchá.

Děkuji vám. Procedura byla schválena.

Vaše stanovisko, pane zpravodaji? Paní navrhovatelka?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Další návrh není hlasovatelný, ten původní návrh Je tomu tak, pane zpravodaji? Můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako o celku.